Logicky, protože hlasování bylo tak zmatečné, že jsme logicky podporovali aspoň něco! Nebylo řečeno, jak to vlastně je.

Pan předseda Benda. Musím zareagovat ještě jednou. Nejprve jsme odhlasovali, že to bude bod sedmý, což, kdybyste nezdržovali dnešní schůzi, klidně mohlo být dnes.

Jestli nerozumíte dotazu paní místopředsedkyně, která říká: Budeme hlasovat o tom, jestli se bude tento bod projednávat ve středu v devět a jste tak zmatení, no tak pak je asi nejlépe, abyste si pořádně přečetli ten jednací řád. Ale vy jste hlasovali pro zařazení na středu v devět. My jsme řekli od začátku, že to tak být má, protože tady bude příslušný ministr. Děkuji, pane předsedo.

To řízení nebylo tak, jak mělo být. Ale pak jsme se dostali do té situace, do které jsme se dostali. Takže já dávám námitku proti řízení předsedající a žádám, aby o ní bylo hlasováno.

Ano, o této námitce dáme hlasovat. Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Nyní tedy budeme hlasovat o námitce paní předsedkyně Schillerové proti postupu předsedající. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, paní předsedkyně. Já rozumím, paní místopředsedkyně, rozložení sil, ale tohle byla docela dneska nepřehledná situace. Já myslím, že všichni si uvědomujeme, že to nebylo všechno tak, jak mělo být.